1.

Poprosím, aby k pultu přišla především paní ministryně životního prostředí, paní Anna Hubáčková, a zpravodaj výboru pro životní prostředí, pan poslanec David Pražák. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo.